Děkuji, pane místopředsedo. Krásné poledne, dámy a pánové.

Další faktické poznámky nevidím, takže teď má slovo pan poslanec Rozvoral. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jedná se o právní úpravu § 403, který spadá do zvláštní části trestního zákoníku pod hlavu 13 díl 1 Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. V úvodu bych zmínil, že návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, které se zavázala naše republika dodržovat, a nebude mít tak žádný dopad na státní rozpočet z pohledu navýšení financí. Naše hnutí SPD předložením úpravy zmiňovaného zákona dává všem silně a otevřeně najevo, že chceme mít zákonnou normou ošetřeno každé společensky nebezpečné veřejné vystupování vedoucí k propagaci nenávisti, popírání lidských práv a omezování rovnosti lidí bez rozdílu národnosti, příslušnosti k etnické skupině, rase, třídě či jiné skupině osob. Navrhovaná předloha trestního zákoníku, poslanci hnutí SPD a všemi členy hnutí stoprocentně podporována, by měla zcela jednoznačně říkat, co zákonodárce a společnost chce, tedy zamezit společensky nebezpečné veřejné propagaci nenávisti a popírání lidských práv, jak to hlásá i islámská ideologie. Někteří poslanci, kteří neustále veřejně osočují naše hnutí jako extremistické, tento náš návrh označují jako naše populistické gesto.

Nová navrhovaná úprava zmiňovaného paragrafu trestního zákoníku dává do rukou orgánům činným v trestním řízení, konkrétně soudům, státním zástupcům a hlavně Policii České republiky, nástroj, pomocí kterého budou moci kvalitněji rozhodovat o právní kvalifikaci protiprávních skutků, které budou vykazovat známky definované v tomto paragrafu. Prioritně to ulehčí rozhodování příslušníků Policie České republiky, a to v nejdůležitější prvotní fázi, kdy se o možném protiprávním jednání dozvědí a začnou prověřovat všechny dostupné informace ke stanovení právní kvalifikace.

Všechny tyto aktivity by měly být vedeny s cílem, aby trestné činy naplňující znaky takto definovaného paragrafového znění byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.

Navržený zákon přitom nijak neomezuje žádnou lidskou víru, pouze omezuje veřejné šíření a propagování takové ideologie, která ohrožuje svobody ostatních. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Lubomír Volný. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. My v našem hnutí SPD Tomio Okamura navrhujeme, aby byla trestná i podpora ideologií, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásají rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Ovšem příběh správně provedeného policejního zákroku, správně provedeného policejního vyšetřování a nakonec šalamounského rozhodnutí soudu nás upozorňuje na možnost, která u nás existuje, a to šířit nenávist, pokud ji nebudete šířit jako člen nějaké organizace, ale pouze jako ideologii.

Děkuji vám, vážení kolegové.

Prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Černochové.

Paní kolegyně Černochová bude reagovat s faktickou poznámkou.

Ještě před sebou máme několik hodin jednání. Ale možná jste nepochopil moje vystoupení, kdy jsem opravila vaši kolegyni, která tady skutečně používá, nebo možná žije v mylné představě, že tady v České republice jsou nějaké mešity.

Pan poslanec Lubomír Vích také s faktickou poznámkou? Evidoval jsem vaši přihlášku, pokud ji vzdáváte, je to možné. Máte slovo. Prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Němcové . Pokud jsme nedodrželi správné názvosloví, já se za paní kolegyni pochopitelně omlouvat nemůžu, nicméně podstatné je to, že vy jste řekla, že informace o tom, že v České republice jsou mešity, děsí veřejnost.

Existence mešit v České republice bude děsit veřejnost. Máte pravdu, paní kolegyně.